Řešením může být zmírnění určitých vyhlášek Ministerstva školství a zdravotnictví. Jenom na okraj. Problém vejít se do daných standardů měly lesní školy už dávno před projednáváním zákona o dětských skupinách. Ale budiž.

Čekají na něj mladé rodiny, které musejí žít z jednoho platu. O ničem jiném tento zákon není. V České republice je nedostatek míst v předškolních zařízeních. Citelně chybí především kapacity pro děti do tří let.

Dětské skupiny jsou pro stát rozhodně levnější než mateřské školy anebo jesle. Některé studie říkají, že zázemí pro dětskou skupinu přijde v průměru na 600 tis. korun. Nese je většinou zaměstnavatel. Ten ovšem může využít prostředky z Evropského sociální fondu. A takových příkladů, kdy je tam zažádáno, je v současné době asi 70. Provoz, tedy hlídací službu a režie, zaplatí opět zčásti zaměstnavatelé a rodiče. Na rozdíl od klasických mateřských škol a jeslí nemají dětské skupiny nárok na státní příspěvek na dítě. Stát za to poskytne zaměstnavatelům i rodičům daňové zvýhodnění. Dětská skupina má ještě jednu přednost. Dokáže pružně reagovat na vrtkavou populační křivku. Existuje výzkum, který dokládá naléhavost řešení nedostatku předškolských zařízení.

Děkuji za pozornost.

Děkuji. Další řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Alena Nohavová. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na rozdíl od mého předřečníka musím konstatovat, že zákon není dobrý. Nyní nám vrací zákon pan prezident. Já vás vyzývám, paní poslankyně a páni poslanci, k nepřijetí tohoto zákona, a to z několika důvodů, které zde na plénu několikrát již připomínám.

A tam, kde je potřeba zřídit dětskou skupinu, lze to uskutečnit. Ne načerno, samozřejmě, ale podle obecně právních předpisů. Tedy bez existence nového zákona.

A to zdůrazňuji, že existují bez zákona. Zákon o dětské skupině, který zde máme schválit, má upravovat to, co vůbec nepotřebujeme. Za další. My zde mluvíme o alternativě k mateřským školám. Ale současná alternativa se při nedostatku finančních prostředků pro zřizovatele stane minimální závaznou normou a může ohrozit mateřské školy, a to ve smyslu transformace mateřských škol na dětské skupiny, čímž způsobíme zase další problémy do budoucna. Za další.

Ale tuto změnu v současné době již provést nemůžeme.

Děkuji vám za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, myslím, že k tomuto tématu zde zaznělo mnoho, a to ve všech částech projednávání jak ve Sněmovně, v Senátu, pak zpátky zde ve Sněmovně.

V České republice existuje a velmi úspěšně funguje systém předškolního vzdělávání a tím je mateřská škola.

Vůbec nic nemám proti lesním školkám, které fungují a fungovaly dosud.

Navíc si ještě dovolím poznámku, že stále čekám na slib pana ministra, který dal při nástupu do své funkce, že se zasadí o rozšíření kapacity mateřských škol a předškolních zařízení.

Děkuji vám.

Prosím paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem opakovaně při projednávání dětské skupiny zdůrazňovala, že chápu rodiče, kteří potřebují jít do práce. Na druhou stranu je třeba vnímat i demografický vývoj, který svědčí o tom, že se snižuje počet narozených dětí a že problém se posouvá někam jinam.